F. Zmocnění ministryni financí podle § 4 odst. 1, 2 zákona a zmocnění Ministerstvu financí postupovat při stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze postupem uvedeným v příloze 8 zákona ;

výbor pro obranu kapitoly 307 Ministerstvo obrany, 308 Národní bezpečnostní úřad;

výbor pro sociální politiku kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí; výbor pro zdravotnictví kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví;

výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj kapitoly 314 Ministerstvo vnitra část správní, 317 Ministerstvo pro místní rozvoj finanční vztahy k rozpočtům územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti ;

zahraniční výbor kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí;

V. doporučuje výborům Poslanecké sněmovny, v jejichž kapitolách jsou rozpočtovány prostředky pro činnost neziskových a obdobných organizací, aby se příspěvky na tuto činnost zabývaly. A slibuji kolegyním a kolegům, že pokud nebude zájem, tak se na toto usnesení budu odvolávat a již ho nebudu celé číst. Děkuji za pozornost. Děkuji paní zpravodajce. Při projednávání státního rozpočtu v prvním čtení se vede jenom obecná rozprava, a proto bylo potřebné, aby v této části byl ten návrh usnesení přednesen.

Nyní otevírám obecnou rozpravu.

Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, sešli jsme se tu dnes k prvnímu čtení jednoho z nejdůležitějších zákonů státního rozpočtu na rok 2020. Jeho první verzi jsme totiž jako sociální demokracie nemohli podpořit.

Dobrý rozpočet musí sloužit občanům a to jeho původní návrh nesplňoval.

Některé služby by se musely prakticky zrušit, jiné by byly extrémně omezeny.

Všichni jsme museli hodně počítat a všichni jsme museli hodně slevit. Já se domnívám, že stát nesmí šetřit na lidech, nesmí šetřit na investicích a nemá dělat tupé škrty. Stát, který se vykašle na investice do lidí, je odsouzen k úpadku.

Stát, který šetří na investicích do vědy, výzkumu a technologií, se zakonzervuje v minulosti a není konkurenceschopný.